Jinak také zaznělo, že aktuální stav je zhruba necelých 85 tis. účastníků druhého pilíře.

Já sice nevím, co si představit pod pojmem spekulativní vstup do druhého pilíře, protože vstupovat do zákonem schváleného systému a mít snahu si více spořit na důchody já nepovažuji za spekulativní, ale budiž. Spíše se ukazuje něco jiného.

Děkuji za pozornost. Zeptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Zeptám se, zda pan navrhovatel či pan zpravodaj si přejí závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat. Já prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou, která bude relativně jednoduchá, a aby poté přednesl pozměňovací návrh a samozřejmě před hlasováním nás informoval o stanovisku. Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu jako garanční výbor po projednání zákona po druhém čtení

2. rozpočtový výbor zaujímá následující stanovisko k předloženému návrhu, a to že pozměňovací návrh pana poslance Vladislava Vilímce nedoporučuje ke schválení;

4. pověřuje zpravodaje, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrh zákona přednesl stanovisko výboru; 5. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Ano, takže já si myslím, že postup je jasný. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vilímce a poté bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. Takže nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Stanovisko garančního výboru již zaznělo, to znamená, stanovisko je nedoporučuje. Pan ministr? Nesouhlas. Já se omlouvám, to hlasování prohlašuji za zmatečné, protože mi tady naskočily faktické poznámky, odmažu pana poslance Velebného a budeme hlasování opakovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.